Ačkoli budu nadále pokládat pozměňovací návrhy vycházející z naší poslanecké novely za nejlepší možné řešení vzniklé situace po nálezu Ústavního soudu, přesto mi dovolte ocenit i komplexní pozměňovací návrh načtený panem ministrem, který nakonec odstraňuje mimo jiné námi kritizovanou volební hranici 0,4 %, takže nyní již mohou volit všichni zdravotní pojištěnci, akorát tedy váha jejich hlasu je dána pomocí množství peněz, které platí zdravotní pojišťovně, a dokonce bude díky tomuto pozměňovacímu návrhu možné volit jak prezenčně, tak elektronicky. Za tuto změnu tedy pana ministra také chválím a myslím, že je to velmi dobrý kompromisní návrh, byť například v tom našem návrhu ponecháváme organizaci voleb Českému statistickému úřadu, což bereme jako záruku naprosté nestrannosti. Nicméně je to velmi zajímavá alternativa a sám se budu těšit na projednávání ve třetím čtení.

Na tom se zde jistě shodneme. Vládní novela dovoluje, aby se za jistých okolností stal členem správní rady i ten, kdo ve střetu zájmů je, pokud je tento střet zájmů malý a není převažující činností této osoby.

Aby bylo zajištěno, že všichni členové správních rad zdravotních pojišťoven jsou si rovni ve smyslu podmínek, které musí splňovat pro výkon své funkce, navrhujeme právě výše připravenou změnu, kdy stejné podmínky střetu zájmů platí i pro členy Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi pár poznámek k projednávané novele ve druhém čtení. Bylo tady zmíněno, že jsem na výboru pro zdravotní politiku předložil pozměňovací návrh, který následně při hlasování členů zdravotního výboru získal podporu členů zdravotního výboru. Jak už jsem deklaroval na samotném jednání výboru, můj návrh reaguje na fakt, že vládou předložená novela nedostatečně respektuje nález Ústavního soudu z roku 2018. Změny, které novela v té vládní podobě přináší v mechanismu obsazování orgánů rezortních a zaměstnaneckých pojišťoven, totiž ještě více posilují práva velkých zaměstnavatelů, a naopak opomíjejí práva samotných pojištěnců. A právě tento fakt jsem považoval za natolik závažný, že jsem na něj zareagoval zmíněným pozměňovacím návrhem. Chci ale v této souvislosti zdůraznit, a jasně jsem to zmínil i na výboru, že můj návrh má charakter pouze dočasného, přechodného řešení, nikoliv řešení dlouhodobého. Sám pan ministr na jednání zmínil, a i to tady dnes zaznělo, že vláda ještě chystá další novelu zákona o resortních a zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. A mělo by to být, pokud jsem dobře poslouchal na výboru, ještě v průběhu tohoto roku. Předpokládám, že vláda v rámci té další novely předloží skutečně plán, jakým způsobem transparentně a nediskriminačně orgány zdravotních pojišťoven obsazovat. Pokud se jedná o kritiku, která se snesla na tento pozměňovací návrh v některých médiích a také ze strany Hospodářské komory a velkých zaměstnavatelů, tak k tomu bych chtěl jenom říci, že tuto kritiku vnímám jako doklad toho, že velcí zaměstnavatelé, ale také některé finanční skupiny mají v tuto chvíli zásadní vliv v zaměstnaneckých a rezortních zdravotních pojišťovnách. A je potřeba se ptát, jestli toto je úplně správně, jestli to takto chceme. Je potřeba si uvědomit, že ten původní model zaměstnaneckých, rezortních, podnikových pojišťoven měl trošičku jiný ráz. Dneska si mezi sebou zdravotní pojišťovny nějakým způsobem konkurují a nelze říci, že jejich statut v tuto chvíli odpovídá tomu statutu zaměstnaneckých a rezortních pojišťoven, možná s výjimkou pojišťovny Škoda.

Jsou to běžní občané, kteří se k této pojišťovně přihlásili. A je tam také nemalé procento těch takzvaných státních pojištěnců. Proto jsem přesvědčen o tom, že by obecně zástupci pojištěnců měli mít právo zasahovat do voleb do orgánů zdravotních pojišťoven. A právě proto jsem zvolil ten způsob, který je dneska znám z voleb do orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, tedy princip zastupitelské demokracie.

Ale vrátím se ještě k tomu, co tady dneska avizoval pan ministr, a navázal bych na kolegu Třešňáka.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych navázal na kolegu Kaňkovského. Přesně tak, jak to říkal, tak to bylo.

A já mám jeden dotaz na pana ministra. Ve chvíli, kdy uvažujeme o nějakých strukturálních změnách, tak pokud by se do budoucna uvažovalo o snížení nebo zvýšení počtu pojišťoven, tento návrh neblokuje toto? Protože budeme to mít transparentně změněno, ale v dané pojišťovně budou dvě třetiny, do kterých nezasáhne stát. A pokud stát bude chtít měnit nějakou strukturu, tak by mě zajímalo, jakým způsobem to udělá. Takže poprosil bych o tuto odpověď. Děkuji. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, hlásí. Pan ministr.